Hlasovali pro něj, neříkám že všichni, ale členové všech poslaneckých klubů.

Procedura, která je navržena rozpočtovým výborem, není úplně jednoduchá. Nicméně ten základní princip je správný.

Návrh na zamítnutí tak to je politické rozhodnutí. Je to oblast, kde vláda má podporu občanských demokratů. Jak ten základní vládní návrh, tak ten doplňující pozměňující návrh. Takže tam z naší strany bude podpora těchto pozměňujících návrhů.

To je logicky daňový zákon, který obsahuje nejvíce změn. Týká se taky největšího počtu daňových poplatníků. Kromě toho, co navrhuje vláda, jsou tam i dobrá vylepšení, která navrhují především opoziční poslanci. Začal bych tím, jenom ve stručnosti, co podrobně zdůvodňoval pan poslanec Skopeček a je to návrh na zvýšení základní slevy na poplatníka. Ty návrhy jsou v zásadě tři.

Tak bylo by lepší, kdybychom v tomto pořadí hlasovali: 30, 30, 27, a když neprojde nic, tak zůstává základní sleva na poplatníka tak, jak je dneska která je mimochodem stejná od roku 2008.

Já tomu opravdu nerozumím, protože zvýšení základní slevy na poplatníka pomůže zejména těm, kteří mají nižší než průměrnou mzdu.

A ta orientace není úplně jednoduchá. To nevyčítám panu zpravodaji, to je samozřejmě věc administrativy v Poslanecké sněmovně.

Mnohé z těch návrhů se taky týkají zdanění výher. Tam přijal rozpočtový výbor nějaké usnesení, to byl návrh Ministerstva financí, a současně jsou tam různé návrhy.

Říkám to správně? Tak to byl jiný kolega, který to navrhl, omlouvám se panu poslanci.

Jsou tam jednak návrhy, které se možná i opakují, které my považujeme za ty nejsprávnější, tzn. úplně tuto část z návrhu zákona vypustit. Pak je tam návrh, který velmi těsnou většinou, tou nejmenší možnou, doporučil rozpočtový výbor, tzn. zdanit neživotní technické rezervy z neživotního pojištění a ponechat tak, jak to bylo vždycky, plně daňově uznatelné technické rezervy k životnímu pojištění.